Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážení páni ministři, pane premiére, ministře, hosté, já bych chtěl navrhnout dva body na tuto schůzi.

Takže já bych velice rád poprosil Sněmovnu, aby projednala tuto záležitost, protože se jedná o velmi aktuální, velmi řekl bych nouzový stav, který teď Pákistán prožívá, a myslím si, že Česká republika by neměla zůstat stát stranou, protože už řada států se přihlásila s pomocí, a zejména co se týče zásobování potravinami, léky, prostředky na dezinfekci vody a vůbec takovou tou základní nouzovou infrastrukturou na vodu, to znamená nádrže, ve kterých je možno tu vodu chemicky zpracovávat, až po agregáty, které jsou schopny dávat vodu, která je čistá, aby byla schopna použití pro kojence a pro nemocniční účely. Domnívám se, že tato záležitost, byť ve víru současných událostí zůstává poněkud stranou pozornosti, by neměla uniknout naší pozornosti, a myslím si, že Sněmovna by měla vyjádřit této pomoci podporu, a rád bych tento bod zařadil na středu po pevně zařazených bodech. Druhý bod, který bych si dovolil navrhnout, jsem nazval Agrese Ázerbájdžánu proti Arménské republice.

Tato záležitost by také neměla zůstat stranou pozornosti, protože jako každá agrese musí dojít jednoznačného odsouzení.

Takže prosil bych tento bod zařadit na pátek jako první bod po pevně zařazených bodech. Děkuji vám. Ano, také děkuji.

Ano, děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi stručný.

Doteď neviděli na úřadech práce žádné odměny, naopak, zaměstnanci jsou na pokraji svých sil a skutečně dávají výpovědi. A já bych tuto aktuální situaci chtěl vlastně probrat na plénu Poslanecké sněmovny, poněvadž se týká skutečně nás všech, kde úřady práce jsou jedním z pilířů výplat veškerých dávek státní sociální podpory, dávek v hmotné nouzi, rodičovských příspěvků, příspěvků pro pěstouny, odměn pěstouna a tak dále.

Vím, že i vládní koalice nad tím přemýšlí, ale pouze je to ve věcech nějakých dohadů a není žádný konkrétní krok této vlády avizován, žádný konkrétní čin. Aktuálně má Česká republika, jak jsme se dneska dočetli, 18% inflaci.

Se zvyšováním cen se setkáváme ve všech oblastech lidského života.

Také děkuji, pane poslanče. Jako první bod jste na dnešek navrhoval ten nový bod, pane poslanče? A tento navrhujete také jako první? Dobře, děkuji. A nyní je přihlášen pan poslanec Marek Novák.